To si myslím, že byste měli podpořit všichni.

Skutečně to musí být opravdu nádherná konstrukce a rád bych ji slyšel na mikrofon.

Přestože jsme za to sklidili velkou kritiku z hnutí ANO, tak opakovaně odmítá to zrušit. Tak znovu vám říkám: Tak si vyberte! Obojí dohromady je směšné a není to věrohodné.

Jeden je v zásadě technického charakteru, týká se odepisování svěřeného majetku.

Pokud ne, tak alespoň částečně ulevit těm, na které dopadne od zítřka první vlna EET.

Děkuji za pozornost.

Pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji za slovo. Proč říkáte, že mají velcí nějakou výjimku? Vždyť to není pravda, dobře to víte. Všichni. Tak proč to říkáte? Není to pravda! Platební karty, ano, já jsem měl stejnou úvahu jako vy. A platební karta, na tom se nic nemění.

Já vám to vysvětlím, proč.

A ta druhá bude prodávat jenom za platbu kartou. A když to vyjmeme, tak jaké bude mít tržby? A proč to potřebujeme? No na analytiku přece. My přece budeme porovnávat ty hospody. Přijdou, spočítají židle, mají pomůcky a řeknou: Tolik je daň. My budeme dělat analytiku. Budeme analyzovat a my si potřebujeme porovnávat ty tržby. Takže doufám, že jsem to vysvětlil. Vím, že na první pohled to nedává logiku, ale je to tak. Znovu opakuji, neděláme nic na poslední chvíli.

No a jak to má fungovat?

A potom si tedy musí koupit pokladnu.

Pokud řešíte jiné záležitosti než daně, tak prosím v předsálí. Ale opravdu bych požádal o klid! Vy teď navrhujete to, co jste zavedli, velice krátce.